druhé čtení

Dovolte mi, abych po proběhlém prvním čtení a po jednání v zahraničním výboru stručně představil vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. kongresu této mezinárodní vládní organizace.

Akta stanoví podmínky pro výměnu listovních zásilek, balíků a poštovních poukázek a odpovědnost v případě ztrát a poškození zásilek.

Proto věřím, že i vy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podpoříte dnes svými hlasy toto usnesení garančního výboru. Děkuji za pozornost. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, jsem také rád, že Světová poštovní unie bude na dnešním jednání schválena.

Tolik má zpravodajská zpráva. Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem, v tom případě budeme hlasovat o usnesení tak, jak jej navrhl zahraniční výbor. Zahajuji hlasování. Ptám se kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?